Možnost odmítnout je nepřiměřeně omezená.

Já vám děkuji, pane senátore. Nyní je možnost dát prostor zpravodajce garančního výboru, paní poslankyni Válkové. Vzhledem k tomu, že je stejně přihlášená jako první do rozpravy, tak já s dovolením otevírám přerušenou rozpravu a slovo má paní poslankyně Válková, připraví se paní poslankyně Richterová. Pane předsedo, děkuji za udělení slova.

A my po právní stránce neuděláme žádnou chybu, protože pokud přehlasujeme veto Senátu, je tam vložený návrh novely, tak on vlastně obživne a dostane se do legislativního procesu.

Proč devadesátkou?

Paní poslankyně Richterová já bych ji tady ráda pochválila za to, že nám usnadnila práci v tom, že tady shrnula v průvodním dopise, který jste asi všichni dostali, ty nejdůležitější změny, které jsou obsahem sněmovního tisku 63, to znamená upravení výše sankcí, zrušení archivační povinnosti, rozšíření možnosti odmítnutí úkonu pro nedostatek odbornosti nebo jiné závažné důvody, větší součinnost ze strany orgánů veřejné moci. Zrušila povinnost evidovat některé komerční odměny a samozřejmě možnost doplnit do seznamu tlumočníků i kontaktní adresu, to není tak důležité, a evidence přestupků, taky není tak důležitá.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo, pane předsedo. V podstatě řeknu jednu větu.

Takže vás prosím, abychom společnými silami přehlasovali veto Senátu a pak tu záležitost napravili touto cestou. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Jen bych ráda zdůraznila, že je namístě poděkovat Senátu, že zbrzdil přijetí té nedotažené novely a že jsme dostali prostor to tímto způsobem opravit.

V podstatě se tedy dá říct, že mise splněna. Ještě náš čeká ten leden, urychlené schválení, jak bylo právě přislíbeno panem předsedou poslaneckého klubu Faltýnkem, na té příští schůzi. Předpokládám, že jediné, co by to mohlo ohrozit, by byl případný pád vlády, a to si přes Vánoce úplně neumím představit.

Čili dnes tedy neradi, ale v rámci dohody zvedneme ruce pro tu vratku, abychom potom v lednu mohli schválit dohodnutou, všemi stranami odsouhlasenou nápravu.